Děkuji panu předsedovi klubu ODS. Pan kolega Miroslav Kalousek mi potvrdil, že je to souhlas dvou klubů, takže budeme postupovat standardním způsobem. Pane zpravodaji, máte slovo ke své zpravodajské zprávě.

Návrh má jenom dva články, z toho ten druhý je účinnost a první upravuje přístup Ministerstva vnitra k registrům, a to k základnímu registru obyvatel, k informačnímu systému evidence obyvatel, k evidenci občanských průkazů a evidenci cestovních dokladů. Celý návrh je kratší než vystoupení pana ministra a já ho doporučuji postoupit výborům k dalšímu projednání. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Pan ministr vnitra Martin Pecina. Prosím, pane ministře, máte slovo v obecné rozpravě. Ano. Padl tedy návrh na zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů. Má někdo další návrh? Není tomu tak.

Má někdo jiný návrh? Nevidím.

Kdo je proti? Děkuji. Návrh byl přijat. V tomto ohledu tedy musím ještě upozornit, že návrh, který předložil pan ministr Pecina, podle jednacího řádu předkládají pouze poslanci, takže budu muset otevřít rozpravu, pokud někdo vystoupí. Pan ministr asi s přednostním právem vystoupí a otevře mi znovu rozpravu, protože to jinak neumím zařídit. Děkuji. Byla znovu otevřena rozprava a pan zpravodaj se hlásí do rozpravy znovu otevřené. Vážený pane předsedající, já bych tedy navrhl zkrácení na 30 dnů. Ano, děkuji. Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu. Pokud nemá nikdo jiný zájem o vystoupení ve znovuotevřené rozpravě, není tomu tak, tak rozpravu končím.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru a lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dnů. Děkuji panu ministrovi vnitra, děkuji panu zpravodaji a končím tento bod.